Další případ mediálně známý sportovní granty, kde zase odpovědná ředitelka, která připravovala 50milionovou dotaci pro fotbalový svaz, jela na výlet do San Marina letadlem s panem Peltou. Opět porušení etického kodexu, střet zájmů. Opět jsem psal paní Děvěrové oznámení, že tam dochází k porušení, a opět to zametla pod koberec.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A mě zajímá, co pro to jestli to vůbec považuje pan ministr za problém, jestli hodlá v rámci své další činnosti na ministerstvu plédovat za lepší výuku moderních dějin a jaké projekty případně byly z jemu příslušné rozpočtové kapitoly podpořeny.

Další v pořadí je paní Věra Kovářová na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře. Téma, s kterým se na vás dnes obracím, zní zápisová turistika. Jev, který se opakuje každý rok v měsících před zápisem do škol.

Většinou se jedná o renomované školy, kam si rodiče přejí, aby jejich dítě chodilo, a změnou trvalého bydliště výrazně zvýší své šance, aby se jim toto přání splnilo. Což je samozřejmě pochopitelné, že rodič chce pro svého potomka kvalitní vzdělávání.

Takovým příkladem může být třeba Dobříš. Školy pak mnohdy při výběrových řízeních musí využít metodu výběru losem a v tomto případě mohou být poškozeny i děti, které mají skutečné trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. Na obce pak zbývá úkol zajistit místo pro jejich děti v jiné škole. Má otázka tedy zní: Jakým způsobem se vláda chystá řešit tuto problematiku, aby bylo kvalitní vzdělávání dostupné pro všechny? Plánujete dotační programy na rozšíření kapacit základních škol, případně mechanismy na předpověď zvýšení poptávky o zápis do dané školy, nebo naopak legislativní změnu, která by zápisovou turistiku omezila? Děkuji předem za písemnou odpověď. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri na pana ministra Dana Ťoka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobře, děkuji. A proto bych chtěl položit konkrétnější otázky vám. Za prvé.

A dále, jestli za to někdo ponese na straně Ministerstva dopravy odpovědnost.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo. Já se chci zeptat, jak je to s vyřešením situace kolem pana Krejsy, který byl instalován do České pošty a který údajně pobírá podle seznam.zpráv neoprávněné odměny. Předchůdce pana ministra pan Metnar slíbil, že se to vyšetří, tak by mě zajímal výsledek tohoto vyšetřování. A ještě jsem chtěl doplnit k těm kauzám na ministerstvu.

Navíc tam rozhodovali podle komentáře, který paní Děvěrová sama napsala, takže to absolutně nemá vypovídající hodnotu.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěla bych se na vás obrátit s problémem, jakým jsou zdravotní židle ve školách. Jenomže taková židle stojí 80 až 100 tisíc korun.

Problém potom nastává ve škole, kde sice speciální pedagogické centrum nějaké zdravotní židle má, ale nejsou polohovací. Přitom dle zákona by měla škola zajistit podmínky, ale škola na to nemá finance.

Možná i ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a s pojišťovnami. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský na paní ministryni Martu Novákovou. Jelikož pan Vít Kaňkovský není v jednacím sále, přistoupíme k dalšímu přihlášenému, poslanci Dominiku Ferimu.